Tak jestli chcete české občany také opotřebovat, že si zvyknou na to, že tady dochází k omezování svobody slova?

Tohle není žádná obstrukce, to je věc, která opravdu trápí celou řadu lidí v České republice.

My tu nemáme žádná pravidla, a hlavně to vypadá, že ta válka hned tak neskončí. A já nechci žít v zemi, kde dochází k porušování svobody slova.

Byla to vláda, která to projednala? Kdy to projednala? A kdo dal podnět těm poskytovatelům internetových služeb, že to mají vypnout? Kdo to podepsal? Děkuji, pane poslanče, čili navrhujete nový bod, Omezování svobody slova bez... Takže Omezování svobody slova v České republice bez právního základu, bez zákonného základu. Nový bod a zařazený dnes jako první. Děkuji.

To si také nemyslím, že je úplně v našich podmínkách zaveditelné, právě proto, že máme ústavu, jakou máme.

Děkuji, pane ministře. Nyní s přednostním právem pan předseda Jakob. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím paní předsedající panu Vondráčkovi.

Ale chci ještě upozornit na jednu úroveň, kterou bych si vám dovolil, prostřednictvím paní předsedající, doporučit.

Děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové.

Jinak krátkou poznámku na pana Jakoba. Možná kdyby něco vláda posílala do toho ÚPV, tak se scházet bude častěji. Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen ano, hlásí se s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jenom aby to nezapadlo.

Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, máte slovo. Pěkné ráno, dámy a pánové. Nebudu říkat, že jsem nechtěl mluvit, ale naopak zase řeknu, že jsem chtěl mluvit, a chci předřadit, respektive dokončit diskusi, protože ona je otevřena v prvním čtení.

Oni to a vy to, prosím pěkně, neřešíte.

Možná v té diskusi přijdeme na nějaké věci, jak to ještě obohatit.

Pak se to přerušilo.